Děkuji. Prosím, máte slovo. Nevím, čím to je, jestli všichni tak pozorně posloucháme, nebo to naopak mnoho poslanců nezajímá.

Mně to nepřipadá jako jednoduché řešení. Mně to přijde mnohem jednodušší.

Takže to není kritika, to je spíš dotaz, jestli to neděláme zbytečně složitě.

Protože to nejsou jenom ty vstupenky, tam vznikají další náklady a nebudou proti tomu příjmy. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Jestli jsem správně zaznamenal, pan ministr hovořil asi o 50 akcích, jeho hrubým odhadem. Nicméně to je otázka, která tady je asi opravdu namístě, co se rozumím tím termínem kulturní akce. A kdo také bude posuzovat, jestli ta kulturní akce ještě spadá do dikce tohoto zákona, nebo nespadá do dikce tohoto zákona. Ale samozřejmě ta bezprostřední podpora pořadatelům je klíčová a důležitá.

Tento zákon to vůbec neřeší. Na tyto věci by podle mého názoru vláda a ministerstvo také měly pamatovat.

Hlásí se ještě někdo? Ano, paní poslankyně. Jsme pořád v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Dobrý podvečer, vážení kolegové, vážený pane předsedo a pane ministře. Já bych vlastně měla jenom takovou faktickou připomínku, protože v podstatě nechci opakovat to, co tady říkali předřečníci.

A další věc je ta, že v podstatě se ten zákon soustředí jenom na ty velké producenty, na ty velké akce, ale v podstatě ti, kdo dělají menší, drobnější akce, vůbec na žádnou podporu nedosáhnou. Děkuji. Obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě? Ano, zájem má pan ministr kultury. Prosím, pane ministře.

To neodpovídá tomu zákonu. Ten zákon je skutečně koncipován pro koncerty, divadla, pro všechny podniky, takže jsem vás všechny trochu zmátl tím, že jsem začal vytvářet dojem, že to je festivalový zákon. To na sebe beru v úvodu.

To je trošku omyl, který jsem sám vyvolal tím, že jsem příliš zvýraznil ty festivaly. A vztahuje se obecně na všechny kulturní akce, na vstupenky zakoupené před účinností zákona.